Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Zahradník. Přiznám se, že tomuto nerozumím, tak prosím o chvilku strpení.

Tak já budu vycházet z toho, co mám napsáno, protože pan poslanec navrhuje čtyři body a u každého několik alternativ, tak se tím zkusím prokousat a snad to dopadne dobře.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Pokračujeme panem poslancem Holečkem. Zahajuji hlasování první je zítra druhý bod po písemných interpelacích. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Návrh přijat nebyl. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování.

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Ženíšek.

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?